Jestli si vybral tuto cestu, pozice opozice v této Sněmovně není taková, aby mu v ní mohla zabránit. My jsme tady od toho, abychom věci popsali, abychom se ptali, abychom chtěli slyšet odpovědi.

To beru na vědomí, to je pro mě zásadní závěr z dnešního jednání.

Děkuji za pozornost. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Novotný. Připraví se pan poslanec Bendl. Pěkný večer, dámy a pánové. Já reaguji fakticky na jednu pasáž paní kolegyně Němcové, která tady zmínila formu toho projevu. Na mně to nechalo hluboký dojem, opravdu. Asi nejstrašnější dojem ten dlouhý potlesk, který tady zazněl. Tak já jsem chtěl kolegům z ANO vzkázat: Tleskali jste projevu na úrovni: Bohuš kópil děckám kolotoč, neměl zrovna tužku, tož to podepsal někdo jiné.

Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Bendl. Po něm pan poslanec Svoboda. Hezký, dobrý večer. Dámy a pánové, nebudu tak vtipný jako můj kolega.

Ano, přiznávám, spolu s paní kolegyní Jermanovou jsme kdysi odsouhlasili v krajském zastupitelstvu, když ještě byla za ODS, pravidla napříč politickým spektrem, podotýkám, to neříkám nijak ve zlém, napříč politickým spektrem pro to hlasovali sociální demokraté, komunisté, všichni pravidla čerpání z regionálního operačního programu Střední Čechy. Tyto finanční prostředky byly v rámci těch necelých 15 miliard korun, z toho byla část, o které tady mluvil pan místopředseda vlády Babiš, vyčleněna, v té první výzvě zhruba 200 milionů korun. Je to vlastně jediná oblast na podporu podnikání, celý ten ROP, řeknu, nebyl alokován na směr podpory podnikání, ale z těch 15 miliard zhruba těch 200 milionů korun bylo určeno na posílení kvality cestovního ruchu ve středních Čechách. To se nestalo. Napříč politickým spektrem tehdy panovala dohoda, že chceme ve středních Čechách podpořit turistický ruch a zvýšení kvality a že tomu chceme vytvořit nějaké podmínky, když už ty finanční prostředky tady jsou. Výbor regionální rady tehdy na základě podkladů, které dostal od úřadu, schválil dotace a podpory na oblast cestovního ruchu, tak jak zde bylo řečeno, a hejtman podepsal. Hejtman měl povinnost podepsat, to prosím zdůrazňuji. Kdyby hejtman nepodepsal, vystavoval by se naopak trestnímu stíhání. Koneckonců David Rath, který přišel později, některé dotační tituly podepsat nechtěl, přestože prošly regionální radou, a déle jak skoro rok zdržoval některé projekty, které nakonec podepsat musel pod tlakem Evropské komise. Protože se někteří starostové, kteří měli odsouhlaseny projekty prošly výběrovým řízením, a hejtman David Rath nechtěl podepsat udělení podpory, což zdržovalo, samozřejmě dostávalo dodavatele nebo žadatele o ten projekt do neřešitelné situace, protože ten projekt třeba soutěžil rok a půl předtím a ceny už byly někde jinde. Dělalo to obrovské problémy zejména ve Slaném a v Mladé Boleslavi. Ano, byly tam podmínky, a to prosím zdůrazňuji... Já vás žádám, kolegyně a kolegové, o ztišení. Ano, byly tam podmínky, novináři se mě na to často ptají, nebo někde jsem viděl napsáno, že to byly peníze pro bohaté.

A můžu vám přečíst podmínky, které vlastně se zavazovali plnit.

To byla jedna oblast.

Takže ten dotyčný žadatel, předpokládám, a chci vlastně panu místopředsedovi vlády poděkovat, že tady dnes řekl, komu ty akcie patří, protože se dokonce novináři ptali mě, jestli náhodou nejsou moje.

A ta podpora byla určena, byla stanovena maximálně 40 % z celé z výdajů na celý projekt, přičemž bylo možné u malých podniků to zvednout až na 60, u středních maximálně na 50 %, přičemž ten strop, maximum peněz, které bylo možné získat na jeden projekt, bylo 50 milionů korun.

Ani jedno není pravda. Bylo to těch 50 milionů korun, neboť to je maximum, které bylo možné získat.

Je to proto, že kontrolní orgány neměly žádnou pravomoc zjišťovat, kdo je za anonymními akciemi.

Tohle přece je ta debata.

V jednu chvíli říkal: Já nevím, komu to patří.

Předpokládám, že už asi podnikají minimálně ty dva roky v cestovním ruchu a že tuhle podmínku splňují.